Výroba energie z biomasy jako náhrada spalování fosilních paliv je jedním z klíčových opatření pro zmírnění změny klimatu, ovšem za předpokladu, že je vyráběna efektivně a udržitelně.

Jak již názvy napovídají, jde o dva okruhy pravidel, přestože spolu souvisí. Kritéria úspor emisí skleníkových plynů zajímá uhlíková stopa pěstování a získávání biomasy, až po samotnou energii vyrobenou z biomasy. Kritéria udržitelnosti řeší původ biomasy.

Lesníci musí rovněž dbát na kvalitu půdy a biologickou rozmanitost.

Statková hnojiva nebo bioodpad, který zpracovávají bioplynové stanice, pochází z nejbližšího okolí, často přímo z farmy provozovatele stanice.

Provozovatele zdrojů, které již stojí, tato pravidla mohou zanechat klidnými. Kritéria je však třeba zahrnout do rozhodování o nových projektech a je nutné počítat s tím, že regulace v této oblasti se bude spíše zpřísňovat. Koho se tedy nová pravidla týkají? Směrnici by členské státy měly promítnout do svých zákonů nejpozději do konce června 2021.

Státy však mají možnost tuto hranici snížit.

Proč je splnění důležité?

Provozovatelé, kteří dostávají na energii vyrobenou z biomasy veřejnou podporu například ve formě zeleného bonusu, budou muset prokázat, že kritéria splňují.

Speciální podmínky platí pro elektřinu vyrobenou z paliv z biomasy.

Přepracovaná směrnice přináší novou trajektorii pro úspory emisí pro biopaliva a bioplyn spotřebovaný v sektoru dopravy.